Děkuji panu poslanci. Prosím s další faktickou paní poslankyni Černochovou. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní místopředsedkyně.

Děkuji, paní poslankyně. S další faktickou je přihlášen pan poslanec Laudát. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, poprosil bych, když už tady chce pan Komárek vystupovat, tak ať si aspoň přečte, k čemu to je.

Děkuji. Dále mám do obecné rozpravy přihlášeného pana poslance Hegera. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážení členové vlády, dámy a pánové, dovolte mi, abych jenom krátce se také přidal do obecné rozpravy a řekl v podstatě to, že tady diskutujeme věci mnohem šířeji, než je ten projednávaný návrh a tisk, který je prostou transpozici evropské směrnice. Znalost, kterou já jsem z toho nabyl, je, že ta transpozice nejde nijak nad rámec evropských požadavků a že v podstatě nám nezbývá nic jiného, než ji přijmout, chcemeli zůstat v Evropské unii. Je to problém, který patří k problémům politiky, o kterých se to obvykle neříká, ale je to pravda. Jsou problémy, které nemají v dané době a v dané situaci žádné rozumné řešení.

Prostě nenajdete řešení, které by pro svět bylo v současné době jednoznačné. Já o tom problému nechci mluvit, protože na něj existují odborníci.

Přihlásil jsem se ale hlavně proto, že jsem chtěl říci, že k těm neřešitelným problémům, a já jsem to prosím zažil ve funkci ministra zdravotnictví při několika pokusech, patří také problém ideálního vyřešení pojištění cizinců.

Protože pokud jde o to zdravotní pojištění, tak pravdu mají všechny strany. Pro komerční pojištění je pojišťování cizinců, kde je nepokrytelné riziko přílivu lidí s těžkými chorobami, na komerční bázi neřešitelné. A na bázi veřejného zdravotního pojištění je to neřešitelné také, protože náš systém je limitován finančně. Není limitován tak, jak se tady říkalo, že se hroutí, protože je v něm málo peněz, ale je limitován tím, že péče je tady alespoň ve srovnání s péčí, která se poskytuje v méně rozvinutých zemích, neskutečně vysoká a daleko, daleko vyšší, než mají ti imigranti, kteří by ji potřebovali alespoň v nějaké bazální podobě.

A aspoň v takovýchhle detailech je třeba hledat řešení. Děkuji vám za pozornost. Děkuji panu poslanci.

Na základě uvedené směrnice mají státy zajistit, aby cizinci, kteří na území České republiky chtějí pracovat, nebyli povinni žádat zvlášť o pobytové oprávnění a zvlášť o povolení k zaměstnání. Navrhuje se proto zavést zaměstnaneckou kartu, která bude nejen pobytovým oprávněním, ale také povolením k práci. Všechny ty ostatní věci s tím souvisejí více či méně, spíše však méně. Takže prosím, věnujme se tomu, o čem máme jednat. Děkuji, pane ministře. Vzhledem k tomu, že nemám už nikoho přihlášeného do obecné rozpravy, končím obecnou rozpravu. Táži se, zda pan navrhovatel či zpravodaj mají zájem o závěrečná slova. Ano, je tomu tak. Prosím, pane ministře. Omlouvám se, pane místopředsedo vlády. Já jsem jediný člen vlády, který není ministrem, takže toho nechci zneužívat. Takže za prvé z toho, co tady zaznělo. To mě skutečně překvapuje obzvláště u vládního návrhu. Tohle mě trošku překvapuje. Chci říct, že lidé, kteří tady pracují a jsou ze zahraničí, tak to, o čem se určitě bude vláda bavit v dalším kole, je to, na co upozorňuje neziskový sektor, a to je to, že lidé, kteří tady pracují, by také měli být začleněni do zdravotního a sociálního systému. To znamená, aby na jejich pojištění, protože jsou to lidé většinou mladí a pracovití, kteří tady jsou proto, aby pracovali, takže oni pracují a málo marodí, to znamená, aby odváděli do sociálního a zdravotního systému peníze, které právě ty důchodce budou živit. Druhá věc. Demografie samozřejmě hraje významnou roli, protože a to si prosím nevymýšlím, to jsou tvrdá data od doktora Fialy z Vysoké školy ekonomické, který jasně podle trendů, které tady dlouhodobě jsou, usuzuje, že během sta let zde bude pět milionů českých obyvatel a dva miliony zahraničních, tedy přistěhovalců, pokud bude dvacet tisíc imigrantů ročně.

A prosím, nejedná se pouze o nekvalifikované lidi. Můžu vám říct příklad, kdy právě v oboru věda, výzkum a inovace jsou tady zahraniční vědci, kteří ve Francii, v Německu dostanou pobyt a mohou okamžitě nastoupit během několika týdnů, tak u nás čekají někteří devět měsíců na to, aby tady mohli pracovat, aby mohli pomáhat České republice s jejím rozvojem, aby mohli pomoct ve vědě, výzkumu a inovacích.